Jak to, že není kladné? Jaké budou finanční dopady? Já si myslím, že ta vaše odpověď je velmi důležitá, protože včera, a navážu na projev pana prezidenta, který říkal, že opozice by měla chodit s alternativním řešením.

Děkuji za slovo.

Máte pravdu. Ale tato vládnoucí koalice říkala, že bude jiná, že bude transparentní, že bude dodržovat legislativní pravidla vlády, že nebudou přílepky, že prostě se bude chovat jinak, zavede novou kulturu. A místo toho ohýbá jednací řád, nerespektuje ve své podstatě legislativní pravidla vlády. Zásadní zákony.

Ta diskuse by tady vůbec nebyla. Ano, děkuji. Paní poslankyně Válková a poté pan poslanec Nacher. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.